Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

Pro upřesnění. Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Tím jsme vyčerpali zatím veškeré faktické poznámky.

Pan ministr dopravy se omlouvá dnes od 19 hodin z pracovních důvodů. Paní poslankyně Golasowská se omlouvá dnes po 19. hodině z pracovních důvodů. Paní poslankyně Zuzana Kailová se omlouvá dnes po 19. hodině. Pan ministr životního prostředí Richard Brabec se omlouvá dnes po 19. hodině z důvodu účasti na jednání schůze Bezpečnostní rady státu. A taktéž pan vicepremiér Pavel Bělobrádek se omlouvá dnes od 19 hodin z pracovních důvodů. To byly omluvenky.

Prosím, pane předsedo. Děkuji. Kolegyně, kolegové, já nechci tu debatu nějak extendovat, čeká nás asi dlouhý večer. Ale protože už poněkolikáté, možná už podesáté, popatnácté, podvacáté tady zaznívají argumenty o poslancích první, druhé, třetí, čtvrté, páté, osmé kategorie, tak já bych chtěl poprosit, pokud používáme tyto argumenty, abychom byli jak v těchto argumentech, tak taky ve svých činech konzistentní. Není možné se v jednom volebním období chovat nějak a v druhém volebním období se chovat jinak a tvářit se, že se předtím nic nestalo a je tady nějaká tenká červená linie, od které je to všechno jinak. Já jsem se podíval na minulé volební období. Tak to, že jsem byl spolupředkladatelem asi osmi návrhů zákonů, které byly v různých stadiích projednávání zastaveny, to je jedna věc.

Určitě nějaké byly.

Děkuji panu předsedovi Hamáčkovi. S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Kováčik, poté pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já vám, milý pane místopředsedo, za to slovo děkuji.

Co se týká té kategorizace. Já jsem přesvědčen o tom, že jediný, kdo má právo si stěžovat, že byl vždycky nějakou tou pátou kategorií, jsme my, protože promiňte, paní a pánové, kolegyně a kolegové, ať jste vládli, kdo jste vládli, s tou opozicí jste zacházeli plus minus stejně.

Akorát nevíme, pro co vlastně se máme rozhodnout, co máme podporovat. Protože i uvnitř vládní koalice nejste prostě schopni se dohodnout. Protože jestli tady o tom budeme jen neustále dokola žvanit a zdržovat to, tak přijde konec volebního období a hazard pořád nebude zdaněný. A to nikdo snad nechceme. Nebo ano? Děkuji panu předsedovi Kováčikovi.

Naší prací je hájit zájmy našich voličů, tzn. obhájit si, že dokážeme předložit a projednat, i když budou zamítnuty, návrhy, které jsme jim v našich volebních programech slíbili. Nemáme jiný nástroj, jak vás k tomu donutit, než říct do řady. Vy nám říkáte: my vám vyčítáme, že zatímco my jsme se jako opozice flákali, tak vy děláte svoji práci důsledně a pořádně. No to je pravda. Kdybyste ji dělali důsledně a pořádně, samozřejmě nikdy jsme neschválili církevní restituce. Já jsem šťastný, že jsme schválili církevní restituce. Ale my se flákat nechceme a my zájem svých voličů budeme obhajovat naprosto důsledně. S přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Pane předsedo Kalousku, máte pravdu, my jsme některé věci nedělali. My jsme nevyužívali § 95a , který může zablokovat Poslaneckou sněmovnu, my jsme nepoužívali argument všichni do řady. A já jenom doufám, že ten vývoj při prosazování vašich zájmů tímto směrem nepůjde. Děkuji panu předsedovi Hamáčkovi. To byly zatím veškeré faktické poznámky a přednostní právo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Do obecné rozpravy jako první a zatím poslední. Ne, ještě je po vás pan předseda Kalousek. Teď mám času dost, takže nemusím spěchat. Chtěl bych reagovat na to, co tady zaznělo. Dívám se, že tady u stolku zpravodajů nikdo není, ani předkladatel ani zpravodaj...

Pan zpravodaj tady je přítomen, už se řítí.

Tu odpověď jsem nedostal. Já z toho dedukuji, že se toho komplexního pozměňovacího návrhu nedočkáme, a to zřejmě i z toho důvodu, že naopak pan poslanec Volný nabádal opozici k tomu, aby předložila své vlastní řešení. Takže vláda, alias poslanec Volný, vlastně neví, co chtějí, a čekají, že něco navrhne opozice.